Mám za to, že vzhledem k tomu, jak tyto dva zákony byly podány, by bylo velice správně, aby se Poslanecká sněmovna nejprve zabývala návrhem, který byl předložen dříve, tzn. návrhem na vydání referenda v této otázce, a posléze teprve poté zvažovala ten návrh, který byl předložen skupinou poslanců a týká se změny Ústavy ČR.

Mám za to, jestliže dojde k prodloužení mandátu vlády k vysílání vojsk do zahraničí na 60 dnů bez souhlasu Poslanecké sněmovny, nebude to správný krok ve vztahu k občanům ani ústavním principům ČR, a proto si myslím, že by tento návrh měl být nejdříve diskutován v podvýboru pro Ústavu a ústavní systémy ústavněprávního výboru a až posléze případně tedy zařazen na jednání schůze Poslanecké sněmovny. Omlouvám se, pane poslanče, nepostřehl jsem, kam chcete přeřadit bod 151. Prosím? Dnes po pevně zařazených bodech, ano? Děkuji.

Ještě oznamuji, že paní poslankyně Dobešová má náhradní kartu číslo 15. Budeme hlasovat o návrzích, tak jak byly předneseny. Nejprve pan předseda poslaneckého klubu sociální demokracie Roman Sklenák žádá, abychom jako první návrh vyřadili bod 218, sněmovní tisk 389, veřejný ochránce práv, z pořadu schůze. Zahajuji hlasování o vyřazení tohoto bodu z pořadu schůze. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Dále k pořadu schůze pan poslanec Vladislav Vilímec žádá pevné zařazení bodu 28, novely zákona o zmírnění majetkových křivd občanům ČR za majetek zanechaný v Podkarpatské Rusi, je to druhé čtení, sněmovní tisk 403, a žádá jej zařadit 1. února ve středu odpoledne jako první bod po již zařazených bodech. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování 158, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 31, návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování 159, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 17, návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Dále pan poslanec Stanislav Grospič má dva návrhy. Chcete o nich, prosím, pane poslanče, hlasovat najednou, nebo jednotlivě? Odděleně.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tím jsme se vypořádali s pořadem schůze, ale ještě tady mám jedno hlasování.

Zahajuji o tom hlasování. Kdo je proti?

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vítám pana guvernéra České národní banky. Děkuji za slovo, pane předsedající. Promiňte, že zdržuji.

Děkujeme, pane předsedo, to se nám ulevilo. Ještě jedno hlasování, pan poslanec Novotný.